Chápu to jako obstrukci. I vládní kluby mají nárok na obstrukci. Velmi často nás takhle nespravedlivě ovlivňují. To za prvé.

Jaký je trend obchodní výměny? A takových otázek můžu položit panu ministrovi padesát. Stojí to za to?

Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Prosím, abyste se usadili. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením do příštího čtvrtka, tak jak to navrhl předseda Stanjura. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tento bod byl přerušen.